A poslední poznámka. Pokud se podíváte na otevírací dobu obchodníků například o Vánocích, tak je vám jasné, že otevírací dobu umějí obchodníci vyřešit i bez přispění jakéhokoli zákona. Čili český právní řád má zbytečností, a to tady opakuji pravidelně, strašně moc.

Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, stejně jako mnozí z vás, tak i já nemám rád přílišné regulace, na straně druhé na rozdíl od mnohých z vás vím, proč návrh omezit prodejní dobu senátoři pokládají.

Proto vítám tento návrh zákona. Hospodářská komora a zejména Svaz obchodu a cestovního ruchu nesouhlasí s výše uvedeným názorem, nicméně já nemohu souhlasit s jejich tvrzením, že zákon je neodůvodněným zásahem státu do soukromoprávních vztahů podnikatelských subjektů. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ti z nás, kteří navštěvují pravidelně sousední země, zejména Rakousko, Německo, by pak museli opovrhovat těmito demokratickými zeměmi právě vůči jejich regulaci trhu. Dámy a pánové ze Svazu obchodu a cestovního ruchu, prosím, nedívejte se na své zaměstnance pouze pod drobnohledem vašich obratů a vašich zisků a přestaňte strašit poklesem hrubého domácího produktu či propouštěním zaměstnanců. Realita je totiž taková, že právě z důvodu nízkých mezd máte dlouhodobé problémy kohokoli, a zejména mladou generaci, vůbec zaměstnat a na tuto vaši politiku doplácejí právě vaši kmenoví zaměstnanci. Vláda i zákonodárci, tzn. Parlament České republiky, mají právo, a myslím si, že dokonce povinnost, hájit zájmy zaměstnanců, a to i zaměstnanců ve službách a v obchodě. Z tohoto důvodu podporuji tento návrh zákona a jeho propuštění do druhého čtení. Nyní s faktickou pan poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo. V Německu se nikdo nezabývá tím, proč se nechodí v neděli do krámu, do velkoobchodu, proč jsou markety zavřené. Myslím si, že to je prosperující ekonomika, a když se podíváte na chování lidí v Německu, tak zjistíte, že celá řada věcí, vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli je mnohem lepší a na vyšší úrovni.

Ano, vy jste začali budovat ten komsomolský kapitalismus bez jakýchkoli zákonů.

Děkuji a s další faktickou poprosím pana poslance Beznosku, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Výchova k tomu, aby se lidé o svátku či v neděli věnovali rodině, aby rozjímali, aby si užívali společného života, nespočívá přece v tom, že jim ty obchody zavřeme. V momentě, kdy se ukáže, že společnost je vychovaná, vyspělá, tak prostě o svátcích a nedělích nebude chodit do těch obchodů a obchodníci přirozeně otevírací dobu zkrátí.

Dříve než vám dám slovo, pane poslanče, poprosím kolegy, aby se ztišili. Děkuji. Já rovněž děkuji. Vážený pane poslanče Foldyno prostřednictvím paní předsedající, vy tu prosazujete novelu zákona, kterou si probojovali vaši kolegové odboráři v Senátu.

Já toto skutečně považuji za nadbytečnou novelu, která se opět soustředí na jednu úzkou skupinu zaměstnanců, a myslím si, že schvalovat novely na základě lobbingu, i když to jsou odboráři, tak na základě lobbingu odborářů, mi připadá velice nešťastné. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášenou paní poslankyně Černochovou, připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně, krásné odpoledne, dámy a pánové. Myslím, že už se trochu v těch argumentech opakujeme. Padla tu řada slov o tom, že je to zásah do svobody podnikání, že o tom, kdy bude mít kdo otevřeno, by si měl podnikatel, obchodník rozhodnout sám a nepatří to do rozhodovací praxe státu.

Existuje celá řada obchodních řetězců, které o vánočních svátcích svou dobu zkracují nebo mají zavřeno. A jde to bez zákona, takže proč se tady zase stavíme do role nějakých sociálních inženýrů? Navíc návrh zákona rozděluje obchodníky do dvou kategorií podle rozměrů prodejní plochy, a zavádí tak nerovné podmínky na trhu, stejně tak do dvou kategorií logicky rozděluje i zaměstnance obchodů. Tady mě velmi pobavilo vystoupení paní kolegyně Kailové, které si jinak poměrně vážím, a máme spolu velmi dobré vztahy, ale ta její věta o tom, co tady budou dělat ty matky, že nebudou, aspoň jejich děti, vidět ty vzory v rodičích, kteří chodí nakupovat, tak bych se jí chtěla zeptat prostřednictvím paní místopředsedkyně, jestli tedy jde o to, aby byli zaměstnanci o svátcích se svými rodinami, tak se chci zeptat paní poslankyně, jestli jsou pro ni snad zaměstnanci obchodů do 200 metrů méněcenní, nebo by proto neměli mít tedy stejné nároky, jako ti, na které by měl mít tento zákon dopad? Zákon nadále vyčleňuje z navrhované regulace benzinové stanice, lékárny, prodejny na letištích a nádražích opět nerovné postavení obchodníků a zaměstnanců.

Nebo na jaře. Stejně tak mě překvapuje, že tento návrh předkládá zrovna pan senátor Bublan, kterého já pamatuji v tom minulém volebním období, kdy byl mým kolegou i ve výboru pro bezpečnost, kde jsme častokrát diskutovali situaci v pražské tržnici Sapa. A chci se zeptat, jestli mi pan senátor umí odpovědět na otázku, jakým způsobem se bude podle tohoto zákona posuzovat Sapa, když tam je několik provozovatelů, několik podnikatelů na samostatná IČ.

Nezdá se vám to podivné? A já skutečně nevěřím tomu, že by v tomto ohledu tito zaměstnanci měli chuť a vůli k této změně, tak jak nám tady tvrdili někteří kolegové, kteří projednávali tuto záležitost s odbory.